Takže je to prostě věc, pokud se budou členové rodiny Najmrů dál odvolávat, tak na rovinu, stejně to nakonec bude muset vyřešit občanský soud.

Nezlobte se, pane ministře, vy ne že nemůžete rozhodnout, vy musíte rozhodnout! V rámci rozkladové komise musíte rozhodnout!

To tak je.

A ne těm, kteří se zuby nehty bez nájemní smlouvy drží půdy, která jim nepatří. To prostě tak není možné. To rozhodnutí rozkladové komise, které je opravdu zcela na vás, tak jste neměl dovolit, aby se pomáhalo tady nějakým podivným spekulantům, kteří prostě se nechtějí vzdát něčeho, co jim nepatří.

Ale všechny ty subjekty tam sedí a říkají: my tady máme smlouvu, platnou nájemní smlouvu, a my máme nárok a my si myslíme, že máme nárok na právní užívání toho pozemku. Prosím, máte slovo.

Děkuji a nyní poprosím pana poslance Šenfelda. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já chci jenom poznamenat, že z té oblasti jsem, z oblasti Litoměřicka, kde tento problém se řeší. Snažil jsem se dotčeným zemědělcům pomáhat od samého začátku a také jsem byl jedním z iniciátorů té velké porady u pana ministra zemědělství. Já tady chci říct, že to je velmi složitý právní problém. Takže tady v tomto problému nejde jenom o to, kdo má právo hospodaření na těch pozemcích, ale jak tady už potom následně bylo poznamenáno, tak je problém v tom, že ti zemědělci, kteří hospodaří na těch pozemcích, nedostávají dotace. A dokážete si představit, jak hospodaření může asi vypadat, když zemědělci, a tím myslím ti malí zemědělci, se pohybují kolem nuly nebo při malém zisku a když tři roky po sobě nedostanou dotace, tak prostě je to likvidační problém.

Tady spíš jde opravdu jenom o to, dotáhnout ty rozhodovací procesy do samého konce, aby ti zemědělci mohli čerpat předmětné dotace. A já jsem přišel sem dnes k tomu pultíku, abych ještě jednou požádal pana ministra zemědělství, aby se zasadil, a pokud bude v jeho silách, se ty procesy urychlily, aby ty dotace mohli dostat co nejdříve, aby ti zemědělci, kterých se to týká, nemuseli skončit právě z tohoto důvodu, že nemohli čerpat dotace. Já jsem šel ještě tak dál, jestli by se nenašel nějaký nástroj, aby ti zemědělci mohli ty dotace obdržet zálohově. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Nicméně jak jsem tady zmiňoval a také odpovím panu poslanci, opravdu naše ambice je do konce roku mít všechny tyto spory vypořádány rozhodnutími a potom i výplatou.

Bohužel, tak to je. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, s řádnou přihláškou tedy. Já chci poděkovat panu kolegovi Šenfeldovi za to, že potvrdil, co tady říkám.

Můžete, prosím.